Faktická poznámka pana poslance Ondráčka.

Celkem pět lidí za tento měsíc.

Jenom poznámka. Děkuji. Dobré odpoledne, vážení paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat. S přednostním právem se hlásí pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pane ministře, máte slovo. Už jsme vyčerpali i předsedajícího.

Kdybyste mě pozorně poslouchala, tak jsem říkal, že to je díky zlepšené ekonomické situaci, díky tomu, že lidé, kteří byli puštěni na amnestii, jsou zpátky, a díky výborné práci policie a bezpečnostních sborů. O své zásluze jsem tam nemluvil ani milimetr. To znamená, byl to dík především policistům, policistkám a ostatním lidem pracujícím pro bezpečnost v ČR. To znamená, já vám tady veřejně slibuji, že veškeré výroky, které jsme řekli s policejním prezidentem za poslední tři roky, co policii pořídíme a navýšíme, osobně zanalyzuji, dám je do tabulky a každý jeden výrok na tom výboru spolu probereme a potom ctěné Sněmovně sdělíme, jak to dopadlo. Jsem přesvědčen, že valná část těch slibů byla splněna, a pokud není splněna v tomto čase, tak je připravena, aby splněna byla ještě do konce volebního období. Takže to je nabídka z mé strany. Myslím si, že tu debatu jsme opravdu asi směrovali jinam než čistě k této novele, ale pravděpodobně to je potřeba, a těším se na debatu ve výborech v jednom, ve dvou, ve třech, v kolika bude potřeba. Děkuji panu ministrovi vnitra.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji panu ministrovi za tu atraktivní nabídku.

Velmi bych ocenila, kdybyste jako ministr této vládní koalice skutečně se snažil i přesvědčit pana ministra spravedlnosti Pelikána, aby zvedal finanční prostředky příslušníkům vězeňské služby, aby řešil elektronické náramky, aby řešil jiné věci, které v aktuálním čase vězeňskou službu velmi trápí, protože pak by možná nemusely být amnestie. Víte, ony ty amnestie, a já říkám, mně se nelíbil ten rozsah, ale ta amnestie musela vyřešit problém přeplněných věznic a to je zapotřebí si tady říct jasně, nahlas. A vy to moc dobře, pane ministře, víte. Mimochodem Praha 2, kde jsem starostkou, teď spustila projekt, kdy zaměstnává odsouzené ve výkonu trestu, nabízí jim práci i po propuštění z výkonu trestu. Myslím si, že pokud by Ministerstvo vnitra, pod které spadá i veřejná správa, dalo nějakou pobídku obcím, aby takto postupovaly i jiné obce, nejenom Praha 2, tak by to také hodně situaci v našem vězeňství pomohlo. Děkuji paní poslankyni Černochové i za dodržení času k faktické poznámce a nemám žádnou další přihlášku do rozpravy.

Jistě bude rekapitulovat rozpravu a připomene mi, že je tam návrh na vrácení.

Takže já osobně, mámli zhodnotit tento návrh, tak ho nepovažuji vůbec za rozumný a velmi pléduji pro to, abyste pro něj nehlasovali.

Počet přihlášených se ustálil a v hlasování číslo 100 rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Můžeme tedy pokračovat v organizačních rozhodnutích Poslanecké sněmovny s tím, že organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat.

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 131 poslance pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Paní poslankyně Černochová se hlásí k dalšímu návrhu. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Teď by se asi ve standardní situaci, kdyby nebylo sedm měsíců do voleb, slušelo navrhnout výbor pro obranu, protože tady několikrát zaznělo z našich úst, že je určitá disproporce mezi jednotlivými sbory a že by možná bylo namístě to srovnat. Vzhledem k tomu, že vím, že bych byla obviněna z toho, že to zdržuji, prodlužuji, což není mým cílem, tak nenavrhuji výbor pro obranu, avšak žádám, aby vystoupil pan ministr obrany s jasným slibem, že bude mluvit s panem ministrem Stropnickým, protože vím, že spolu moc nemluví, že mezi nimi nefunguje, jak jsem říkala v Partii, chemie a že by bylo zapotřebí, aby skutečně si oni sedli a ty věci dali dohromady.